Tento návrh zákona, kterému trvalo tak dlouho, než doputoval k tomuto dnešnímu třetímu čtení, vyvolává více otázek, než nabízí konsenzuálních řešení včetně faktu, že nebyla tímto zákonem odstraněna dvoukolejnost vzdělávání a místo toho přibyla další kolej, další vzdělávací model. Přes to přese všechno je poslanecký klub Komunistické strany Čech a Moravy připraven tento návrh podpořit včetně některých pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se pan poslanec Bohuslav Svoboda. Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem zde ve druhém čtení tohoto návrhu zákona načetl několik modelů možného vzdělávání farmaceutických asistentů.

Také jsem avizoval, že budeme ještě mezi druhým a třetím čtením odborně diskutovat s lékárenskou obcí, zda některý z navrhovaných modelů je pro ně akceptovatelný. Diskuse proběhla, byla poměrně dlouhá a náročná.

Myslím si, že to i přispěje k tomu, aby se hlasovací procedura zjednodušila. Tedy žádám Sněmovnu o zpětvzetí těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních jménem klubu ODS. Je to zákon, který vnímáme jako zákon krizový, který řeší aktuální situaci na trhu práce ve zdravotnictví a snaží se ji řešit způsobem, který z pohledu rychlosti řešení je pravděpodobně jediný možný. On řeší aktuální krizovou situaci, pošle do zdravotnických povolání zdravotní sestry, které projdou jinou variantou vzdělávání, vůbec tedy neodstraňuje ten problém, který máme, to znamená tu dvoj nebo trojkolejnost vzdělávání, a vychází z obráceného konce věci. Tyto věci se mají řešit tak, že když vznikne nějaké vzdělávání, musí mít návaznost na trh práce. My jsme zřídili v závislosti na přání Evropské unie vysokoškolské vzdělávání zdravotních sester, ale vůbec jsme pro ně nevytvořili pracovní náplň. Jsme dneska v situaci, že zdravotní sestry, ať vystudují zdravotní školu, bakalářský program, nebo magisterský program, vlastně mají pracovní náplň úplně stejnou. Jsme v situaci, kdy vzdělávání sester na úrovni bakalářské a magisterské vlastně neobsahuje žádný rozdíl. Děvčata, co vystudovala bakalářský program, v magisterském programu znovu studují to samé prostě proto, že tam není žádná návaznost na to, jaký pracovní proces bude. Rezignovali jsme tedy na to, že by vysokoškolsky vzdělané sestry mohly v řadě případů a procesů nahradit drahého lékaře, že bychom mohli změnit skladbu zaměstnanců ve zdravotnictví, jak to už je v některých zemích běžné.

Přes tuto námitku se domníváme, že je potřeba stávající návrh zákona podpořit prostě proto, že potřebujeme některé aktuální problémy vyřešit. Jenom upozorňuji na to, že všechny takto aktuálně přijaté zákony se v té druhé době projeví negativně, projeví se tam jejich slabina.

To, co primárně musí být vydefinováno, je, jaká je pracovní náplň ke kterému typu vzdělání. V tuto chvíli dosáhneme toho, že zdravotní sestra bakalářka a možná i magistra budou dělat stejnou práci, což určitě nebylo cílem novelizace zákona o vysokoškolském vzdělávání a není ani cílem tohoto zákona. Souvisí s tím i to, co říkal přede mnou kolega o farmaceutických povoláních. Chápu stažení bodů F1 až F5, protože vztahový problém mezi různými typy vzdělávání je úplně stejně i u těch farmaceutických asistentů, jenomže tím, že oni na tom více pracují, tak vlastně dospěli k tomu, že se nejsou schopni na stávající podobě dohodnout, a i u nich bude nutné, aby se jasně definovalo, ke kterému typu vzdělání patří jaká činnost. Znovu upozorňuji na to, co jsem říkal včera činnosti se mění. Medicína jde vývojově nahoru a potřeba specifického vzdělávání narůstá.

Musíme počítat s tím, že se musí posunout někam jinam, ale musíme pro to pro ně vytvořit prostor.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní v rozpravě vystoupí s faktickou poznámkou paní zpravodajka. Prosím, máte své dvě minuty. Já děkuji za slovo. Souhlasím s ním naprosto, že některé kompetence by mohly převzít zdravotní sestry, ale bohužel lékaři se těch svých kompetencí hodně neradi vzdávají. Když se o tom začne diskutovat, tak spíše narážíme na problém ten, že lékaři své kompetence těm sestrám dát nechtějí.

Máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, paní poslankyně, páni poslanci.

Je pravdou, a řekli to již předřečníci, zejména pan kolega Svoboda, že zákon není dokonalý.

Zákon, který zde máme předložen jako novelizaci, ty věci trošku vylepšuje.